Nyní víte, že státní tajemníci podléhají kárnému řízení bez nějakých, řekněme, specialit proti ostatním státním zaměstnancům.

Jediný, kdo má speciální zacházení, řekněme speciální ochranu, je šéf státní služby, který tedy může být kárně postižen pouze skrze závažné porušení služebních povinností a pouze poté, co se na jeho odvolání shodne kolektivně celá vláda.

Z tohoto důvodu jsme v případě státních tajemníků navrhli změnu, která by tento typ ochrany propůjčila všem státním tajemníkům všech resortů. Upozorňuji, že samozřejmě tento pozměňovací návrh obsahuje ustanovení z hlediska své účinnosti a vztáhne se pouze, pokud bude schválen, na logicky budoucí možné prohřešky či zvlášť závažné porušení služebních povinností státních tajemníků. Všechna řízení, která v tuto chvíli běží z hlediska možného kárného postihu jakéhokoliv státního tajemníka v souladu s právem i legislativní technikou, samozřejmě doběhnou podle dosavadních právních předpisů.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já opravdu jenom velmi krátce. Jenom bych tady chtěla veškeré ctěné paní poslankyně a pány poslance informovat o tom, že všechny pozměňovací návrhy, které tady představila kolegyně Valachová, prošly souhlasným stanoviskem národního orgánu pro koordinaci, který jako jediný dohlíží nad předběžnými podmínkami, kde právě služební zákon touto předběžnou podmínkou je. Co se týká jednání s Evropskou komisí, ta probíhají velmi paralelně, nicméně samozřejmě Evropská komise vydá souhlasné nebo jakékoliv stanovisko až teprve k finální verzi zákona, to znamená tomu, co schválí Poslanecká sněmovna.

A skutečně zatím ctíme pořád tu zásadu, aby služební zákon sledoval cíle, jako je stabilizace, profesionalizace, transparentnost a depolitizace.

Připraví se pan poslanec Benda. Já jsem chtěl vystoupit v obecné rozpravě. My jsme na tento zákon upozorňovali, dokonce jsme ho sledovali i v minulém volebním období.

V těch přímých reakcích jsem většinou slyšel nějaké ukázkové příklady neschopnosti ministra zdravotnictví zbavit se nějakého náměstka.

Nicméně musím říct, že tyto návrhy byly do systému načteny až dneska. My jsme se opírali o kritiku Evropské komise, a dokonce i o kritiku od odborového svazu zaměstnanců ve státní správě. V obou dvou hlasech zaznívalo to, že tento zákon jde v rozporu se svým určením naopak proti principu depolitizace státní správy. Věc, kterou jsem zde nezaslechl, nevím, jestli i ta byla dotčena, bylo rozšíření stupnice 1 až 4 na 1 až 5, kdy možnost, jak člověk neuspěje v hodnocení, se tím výrazně zvyšuje. My jsme slyšeli takové dosti zvláštní argumenty v obhajobě, že systém hodnocení je nastaven, že když v jedné kategorii dostane 100 % a v kategorii, jaký je manažer, nula, tak stejně vlastně splní na tři. A nejsem si jist, že toto je adresováno. Jsem rád, že zazněl i návrh, který je v souladu s pozměňovacím návrhem pana poslance Bartoška, to je ta lhůta pro další zkoušení.

Já teď nechci procházet jednotlivé body, které jsme vytýkali původnímu vládnímu návrhu. Respektuji to, že tedy došlo k jakési dohodě, která tedy do systému pro podrobné nastudování byla nahrána až dnes.

Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Bendu. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, jsme v takové poměrně opravdu nestandardní situaci.

A já si dnes připadám trochu podobně.

I když pokládám za poněkud nestandardní, aby paní zpravodajka říkala, že ministr vlády dá své souhlasné stanovisko, jenom pokud budou doporučeny její návrhy. Ale pak proběhne nějaké koaliční jednání a my jako Sněmovna jsme s ním seznamováni jednotlivými pozměňovacími návrhy jednotlivých v tomto případě poslankyň, abych byl genderově korektní. Nezlobte se na mě, ale takhle se fakt nedá jednat. Na ústavněprávním výboru návrhy známy nebyly, tam byly předloženy jenom některé části, ke kterým se ještě posléze také dostanu, ale návrhy převážně opoziční, a paní poslankyně Ožanové, která upravovala jednu část.